V případě neodhlasování této varianty budeme hlasovat variantu dvě.

Jako druhé hlasování.

Má někdo výhradu? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Děkuji a předávám řízení schůze. Můžeme pokračovat, paní zpravodajko. Schválili jsme proceduru. Nejprve, pokud jsem to dobře sledoval, budeme hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu pana poslance Kupky. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 103. Můžeme pokračovat.